Z pověření vlády předložený návrh uvede pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane vicepremiére, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona o dani z hazardních her, který navazuje na právě projednaný zákon o hazardních hrách. Tento návrh zákona jsem podrobně představil už v září při prvním čtení zákona. Ohledně výnosu daně očekáváme, že po zavedení nové regulace hazardních her se sice zmenší trh s tvrdým hazardem, ale zvýší se sazby a dojde ke zdanění internetových provozovatelů.

To nás přiblíží vyspělým evropským ekonomikám. Při určování sazeb daně jsme tedy vycházeli jak z odborných adiktologických studií, tak z ekonomické analýzy trhu. Provozovatelé hazardních her nás nechali nahlédnout do svého účetnictví a my jsme sestavili model, na základě kterého se dá odhadnout, jak se na jejich podnikání různé daňové sazby projeví.

Pokud jde o rozpočtové určení daní, snažili jsme se dosáhnout toho, aby obcím zůstal zachován daňový výnos ve stávající výši. Na skutečný výnos pro konkrétní obec má samozřejmě vliv také to, jestli si obec na svém území hrací automaty zakáže, nebo ne. Odhady výnosů se proto týkají všech obcí dohromady. Důvodem ale není to, že by stát nechtěl podporovat sport. Právě naopak. Důvodem je, že stát bude podporovat sport ze svého rozpočtu. A to samé platí pro samosprávy, ať už kraje, nebo obce, které mají k občanům blíže. Ani stát ani samosprávy by neměly nechat jiný subjekt, aby peníze z vybraných daní rozděloval za ně. Podobným tématem je účelová vázanost výnosu daně. Zatímco u slevy na dani peníze do veřejného rozpočtu neplynou vůbec, v případě účelovosti peníze do rozpočtu sice plynou, ale dají se použít pouze jedním předem určeným způsobem. I toto řešení je špatné.

Mimochodem, tato vláda podporuje uvedené skupiny výdajů již dnes.

Děkuji vám za pozornost.

Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Prosím tedy zpravodaje garančního výboru pana poslance Volného. Děkuji za slovo. Ze sedmi posuzovaných pozměňovacích návrhů byl doporučen rozpočtovým výborem pouze jeden a byl to pozměňovací návrh poslankyně Miloslavy Vostré a poslance Karla Fiedlera. Děkuji a prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Petra Bendla, aby se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu ve výboru.

Děkuji a otevírám obecnou rozpravu.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já budu opět velmi stručný a nebudu zbytečně prodlužovat projednání tohoto bodu. Jenom bych chtěl zmínit jednu věc.